Tou nejlepší možností, kterou máme, je zajistit rozhodný jednotný postup napříč Evropskou unií, který dokáže oslabit Putinovu hlavní zbraň, kterou proti nám má, naši závislost na ruském plynu. Nejdříve jsme uspěli ve snaze zajistit Evropské unii energetickou bezpečnost před blížící se zimou. Nyní jsme hlavním motorem snah obnovit funkčnost evropského trhu s energiemi. Úspěchy, které naše iniciativy slaví, přitom mají naprosto zásadní dopady na české občany a české podniky. Unijní dohoda o vzájemné solidaritě při nakládání s plynem přispěje k našim snahám zajistit dostatek plynu na nadcházející zimu a my jsme při jejím dojednávání sehráli naprosto zásadní roli. Ani vlivná bruselská média nevěřila, že se nám to podaří, pro tuto dohodu najít shodu. My jsme to dokázali a nyní pracujeme na tom, aby měl tento úspěch pokračování. Aby měl další díl.

Do jednání jdeme s jasnou představou o tom, čeho chceme dosáhnout.

Naše cíle jsou minimálně dva. Obchodníci totiž nemají při současných cenách dostatek finančních prostředků na to, aby hradili potřebné kauce, což jim zamezuje obchodování. Na trzích se tak realizuje jen malé množství obchodů a ty jsou tak lehce manipulovatelné. Za druhé chceme zabránit Putinovi určovat nejen cenu plynu, ale také cenu elektřiny. Tím, jak Rusko tlačí ceny plynu nahoru, stoupají také ceny elektřiny. My proto chceme zamezit tomu, aby ceny plynu určovaly ceny elektřiny.

Tím dostaneme pod naši kontrolu cenu elektrické energie. Nám se povedlo přijít s touto iniciativou v ten pravý čas, v době, kdy nutnost zasáhnout do trhu s energiemi a obnovit tak jeho fungování cítí celá Evropa. A vypadá to, že nám věří také trhy, protože poté, co se podařilo členské státy rozhýbat, zažívají ceny energií výrazný pokles. Cena elektřiny se v řádu dnů propadla skoro o polovinu, cena plynu o necelou třetinu. Nebál bych se říct, že také doma jsme toho za posledních osm měsíců udělali pro českou energetickou bezpečnost víc, než kolik toho dokázala jakákoli jiná vláda od sametové revoluce. Pojďme si to říct postupně.

Prosadili jsme první část navýšení kapacity ropovodu TAL, který nám v budoucnu umožní zbavit se závislosti na ruské ropě. Nyní pracujeme na přípravě projektu dalšího rozšíření tohoto ropovodu tak, abychom se bez ruské ropy dokázali do dvou let úplně obejít. Nejvíc nás však samozřejmě zaměstnává snaha zajistit dostatek plynu před nadcházející zimou.

A postupovali jsme velmi logicky. Za prvé jsme udělali všechno pro to, aby přes velmi vysoké ceny plynu obchodníci nakoupili co největší zásoby plynu. Dali jsme si cíl do začátku topné sezóny dosáhnout naplnění zásobníků alespoň z 80 % a již nyní jsme přesáhli hranici 85 %. Plyn jsme nakoupili dokonce i napřímo za stát. A udělali jsme to v pravý čas, protože kdybychom reagovali hystericky podle rad opozice, zaplatili bychom za tento plyn o několik miliard navíc. Kdybychom čekali příliš dlouho, zaplatili bychom příliš.

Včetně skladování a dopravy jsme za něj zaplatili pouze 8. Byli jsme si od začátku vědomi toho, že trh s plynem je v Česku plně liberalizován a že i tuzemské zásobníky jsou v soukromých rukou. Proto jsme připravili legislativu, která tento problém řeší. Nově tak například v případě nouze nebude možné vyvážet plyn mimo území naší země. Naše opatření také brání blokování nevyužitých kapacit zásobníků s plynem. Důsledkem je třeba to, že jsme vyvlastnili kapacitu patřící ruskému Gazpromu, který ji nevyužíval. Proto jsme zajistili ve spolupráci s ČEZ podíl v plovoucím LNG terminálu v Holandsku, který nám umožní nahradit až třetinu dodávek ruského plynu.

Výsledkem našich kroků je to, že čeští občané a české firmy budou mít dostatek plynu pro nadcházející topnou sezónu. Logický druhý krok je zajistit přijatelné ceny surovin a energií a na tom pracujeme nyní. Také v tomto případě však musíme zachovat logický postup. Nápravou příčiny problémů je naše popsaná iniciativa na úrovni Evropské unie. Jsme však připraveni také na rozumné doléčování důsledků. Proto jsme s hnutím STAN navrhli rozšířit pomoc pro firmy i pro domácnosti s vysokými cenami energií. Kromě toho také finalizujeme zřízení státního obchodníka s energiemi, který pomůže s nákupy veřejným institucím a samosprávám. Abych to celé zopakoval: Máme plán a podle něj postupujeme. Zajistili jsme dostatek surovin, správně jsme načasovali státní nákup plynu tak, že nám vydělal miliardy. Nyní řešíme ceny. Rozumným způsobem léčíme následky, zatímco příčiny řešíme na evropské úrovni. Protože na evropské úrovni také tyto příčiny vznikly. Byl jsem to já, kdo jako první začal o tomto celoevropském řešení a nutnosti svolání mimořádné Rady pro energetiku veřejně mluvit. A i to se podařilo načasovat velmi dobře, protože ještě do minulého týdne nebyla ochota zbytku Evropy tento problém řešit příliš velká. Co jsme neudělali? Pojďme si povědět o tom, co se naše vláda rozhodla neudělat.

A tyto dezinformace se stávají čím dál tím silnější zbraní ruského diktátora Putina, pomocí které se snaží rozbít náš sociální smír. Tím hlavním receptem je domnělá možnost zastropovat plošně pro všechny ceny elektřiny. Víte, kolik by kompenzovat takový postup stálo daňové poplatníky?